Budu tedy jenom plynule pokračovat, protože v podstatě jedeme ve stejném bodu.

To je návrh procedury. Ptám se, jestli má někdo k proceduře nějaké výhrady nebo protinávrhy. Není tomu tak. Zahajuji hlasování o návrhu procedury.

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Jsou to návrhy označené jako A, které projednal garanční rozpočtový výbor.

Stanovisko garančního výboru? Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Návrh byl přijat. Dále to jsou pozměňovací návrhy označené B1 až B4 pana poslance Volného. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích B1 až B4 pana poslance Volného. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Budou hlasovány společně. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a nyní přistoupíme k hlasování o novele zákona jako celku. Děkuji.